Není vypracována kvalitně. Proto tady máme také veto pana prezidenta.

Přesně tak.

Ano, hlasovali jsme pro to společně.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Kolegové, já si to nemyslím.

Takto se to přece nedělá.

Já děkuji a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě? Není zájem. Ano. A poprosil bych všechny v sále, aby se ztišili, případně aby si diskusi přesunuli do předsálí. Děkuji za slovo. Jenom k té debatě o důvodech prezidentského veta. Já jsem žádné jiné důvody, než co jsou napsané, nekomentoval, nespekuloval, jenom jsem říkal, že ten zákon je vrácen vládě, která ten slib prezidentu republiky nedala.